Vy sama jste uvedla, že to není jednoduché. Jsou tam samozřejmě ty spory, které se vedou přes ÚOHS, si dovedu představit. Mně jde tedy o to, jestli to spouštění nového systému, tedy před pěti měsíci, to znamená v osmém měsíci letošního roku, byla provedena ta zkouška, jestli byla úspěšná.

Děkuji. Paní ministryně Maláčová. Prosím, máte slovo.

Pro takový případ opětovně prověřujeme, za jakých podmínek by bylo na nezbytně nutnou dobu realizovatelné transparentní otevřené zadávací řízení na rozvoj a provoz stávajícího systému. Za druhé.

Řeší se to přes ÚOHS. Děkuji. Pan místopředseda Sněmovny. Prosím, máte slovo.

Rozumím vám velmi dobře.

A teď vás nechci trápit, že budeme odmítat tu vaši odpověď, protože vím, že byla zpracována velmi poctivě. Ale tyto otázky jsou logické z té vaší odpovědi. Myslím, že nejen já to chci vědět, protože je to záležitost, která má svoje konsekvence. Mimo jiné stojí ministerstvo, které řídíte, nemalé částky, které by mohlo utrácet ministerstvo ve prospěch sociálně potřebných, nikoliv za placení softwarových firem. Děkuji. Prosím, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, věřte, že výbor pro sociální politiku informujeme na měsíční bázi, ještě častěji ten příslušný podvýbor, takže si myslím, že informovanost je tu dostatečná.

Je to systém, přes který protéká ročně přes 80 mld. korun na dávkách.

Prosím, máte slovo.

A tehdy, když to prosazovali, tak bezesporu do toho mysleli i systém, který se týká vyplácení důchodů. A tam těch peněz teče ještě mnohem víc než těch zmiňovaných 80 mld. Když si přeložím to, co říkala paní ministryně, tak to řekněme úplně jednoduše: Nevíme, jestli to stihneme, po šesti letech, co se přesoutěžuje systém.

De facto dva systémy souběžně, výsledek nula. Pak když navrhujeme nějakou úpravu důchodového systému, tak zjistíme, že sociální správa není schopna zjistit, odkdy člověk pobírá důchod. To je debata rok stará mezi mnou a paní ministryní. Když si přeložíte slova, která zní tak hezky: Otevřené transparentní výběrové řízení na provoz stávajícího systému. No, kdo ho může vyhrát? Pokud dám otevřené výběrové řízení na provoz stávajícího systému, tak ho vyhraje stávající provozovatel.

Ale mně tady chybí něco jiného.